Také děkuji. Pan předseda Kalousek.

To znamená z náhrad, které příslušely katolické církvi, se přispělo všem ostatním církvím a i Židovské náboženské obci na to, aby se mohly oddělit od státu a být na státu nezávislé. A to je to, co vám nejvíce vadí, milí komunisté ve všech politických stranách.

Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Prosím.

Ptám se pana zpravodaje? Nemá zájem.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Vzhledem k obsahu návrhu jsem přesvědčen, že se to mnohem více týká ústavněprávního výboru než rozpočtového.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 15. Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 16. Návrh byl přijat. Je zde návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. Ptám se, zda je ještě návrh na jiný výbor, který by měl tento tisk projednat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ještě omluvy. Pan poslanec Kopřiva byl původně omluven na celý den z důvodu zahraniční cesty, nicméně prosí o změnu omluvy, a to až od 13 hodin do konce jednacího dne, a to ze stejného důvodu, tzn. zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy.